Stále si myslím, že je tohle třeba zdůrazňovat a vypíchnout to, že to není skutečně ekonomický plán, je to plán na obnovu, plán podporující reformy, plán podporující odolnost ve všech sférách, jak sférách toho finančního světa nebo ekonomického světa, tak ve sférách v oblasti zdraví, ve sférách v oblasti výzkumu, vývoje a institucionálního prostředí.